Ale samozřejmě, že pan ministr životního prostředí Brabec ukázal, že všichni jsou univerzální borci, rozumí všemu, a pak to podle toho vypadá.

Proč u toho materiálu skutečně nejsou analýzy?

Nicméně skutečně takto nekompetentně najednou něco sepsat... Podívejte se, pan premiér zde zmínil Maďarsko, jak to tam vypadá.

Možná že toho chcete dosáhnout, aby to bylo jako za reálného socialismu jedna strana, jeden dodavatel, jeden oligarcha. Když se podíváme ještě více na východ, to je možná pro někoho ideál, ale pak se dostaneme do toho, že zase naši spoluobčané i my budeme jezdit, pokud vůbec budeme moct, do rozvinutých zemí a budeme tam čučet, jak to, že se jim tam daří lépe a za svoji mzdu si toho koupí podstatně více. Nicméně znovu říkám já bych ještě pochopil, kdyby pan ministr průmyslu a obchodu Mládek přišel s pořádným zákonem o hospodářské soutěži, tam to patří, tam by měly být vyrovnány, vyváženy, a velice citlivě, vztahy dodavatele, odběratele, všechno. Tady prostě vy něco nastřelujete. Proboha, jestli to bude takhle ta vláda dělat dál, tak začnou vybuchovat časem takové miny nefunkčních věcí, které budou stát obrovské náklady, ať už občany, nebo veřejný rozpočet, ale ono je to totéž, protože vy jen přerozdělujete peníze občanů. Vy sem dáte takovýto materiál, tenkrát ten materiál byl stejně katastrofální, jako je ten dnešní, bez jediné analýzy. Ti, kteří k tomu měli hodně co říci, ministerstva, tak tam nebyli.

Já skutečně nevím, ale zaznělo tady výkladem toho zákona, že to může udělat jedině ÚOHS. No nemůže. Pokud to bude dělat ÚOHS, tak jak to udělal, a pak, myslím, před dvěma třemi lety rychle měnil zase svoje stanovisko toho výkladu, tak to jsou nebezpečné hrátky, které můžou naši zemi zatáhnout do miliardových arbitráží.

A pak se ptám, proč potraviny jo, a proč někomu nevadí velké řetězce prodávající elektroniku.

Víte, kam monopolizace některých oblastí a regionů dovedla situaci ve vodárenství. Vy si tady s něčím pohráváte nekvalifikovaně a to mě na tom velice mrzí.

Ano, rozumím vám, pane poslanče.

Já si myslím, že k velké jsme ještě nedospěli, významné možná ano.

Já se obávám, že už to vymysleli jinak hned při první schválené podobě zákona o významné tržní síle. Na to mně tady stejně jako předřečníkům chybí přítomnost pana ministra zemědělství. Mě by skutečně zajímala analýza, co po schválení tohoto zákona se změnilo, ať už ve prospěch, či neprospěch malých dodavatelů velkých řetězců.

Tento transfer znamenal, že někomu se nějaké provize z toho ještě zastavily v tom řetězci toho cestování těch produktů. Samozřejmě že to nebylo na úkor malých dodavatelů, nebo nejsem si tak jist, možná že ano, ale v každém případě to zaplatil koncový zákazník. Ještě jednou požádám kolegy o klid.

Já sice chápu, že pan ministr zemědělství propaguje v reklamách za veřejné peníze zemědělství a různé výrobky, ale možná že by více udělal pro to skutečné blaho spotřebitele, kdyby tady byl a kdyby tento zákon kvalifikovaně pohlídal a vyjádřil se k němu. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní ještě jedna faktická poznámka poslance Petra Bendla.